Děkuji, panu poslanci Marku Bendovi.

Poněkolikáté, je to správné, aby výkon soudní moci byl předmětem byznysu? Opravdu si to kolegové myslíte, že to má být byznys, výkon soudní moci? Že to má být byznys takové úrovně, aby sponzoroval fotbalový oddíl?

Já to za správné nepokládám. Určitě ne. Určitě výkon soudní moci nemá být předmětem enormních zisků takových, že dovoluje sponzoring, obrovský sponzoring. Nechci zabíhat do debat, které jsme měli na ústavněprávním výboru, a zbytečně jitřit atmosféru. Není náhodou ten povinný diskriminován tím, že si nemůže vybrat toho rozhodce? Že to právo má pouze ten oprávněný? Ten věřitel? Není to náhodou diskriminace? My jsme tu měli včera antidiskriminační zákon, který se týkal jiných věcí, ne této.

Výkon soudní moci zde. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Ale chci se zastat lidí, kteří se prostě dostanou do té spirály a někdy opravdu i třeba svou vinou.

To je vše. A jedna poznámka. Že těch kroků se udělalo víc, a to je třeba poslanecká novela, která vyšla z ústavněprávního výboru, čímž bych chtěl poděkovat panu předsedovi ústavněprávního výboru Tejcovi za to, jakým způsobem pracoval tento výbor. I kolegům, kteří tam byli, kolegovi Blažkovi, kolegovi Markovi Bendovi, za celou tu práci, protože opravdu si myslím, že se v rámci exekucí za poslední roky v tomto volebním období udělalo nejvíc. A tento krok, který jsme chtěli na závěr volebního období udělat, k tomu měl prostě dát systém. Žádný jiný záměr v tom nebyl. Nebyla v tom exekutorská lobby. Alespoň za sebe můžu říct, že určitě žádný exekutor u mě nebyl a nelobboval za tohleto.

K panu kolegovi Černochovi vaším prostřednictvím. Ve prospěch věřitelů dějiny se mění to udělali, ten návrh je od komunistů akorát. Důvod je jednoduchý.

Stát jednoznačně nebyl schopen vymáhat pohledávky řádně a včas.

Děkuji, panu poslanci Pavlu Blažkovi. A to byl poslední přihlášený do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Takové štěstí nás potkalo. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Je zájem o závěrečná slova. Děkuji, pane předsedající.

To byl prapůvod.

Jsem rád, že za ty tři roky, co to tady bylo, jste dokázali i teď v diskusích říci, že věcná myšlenka toho návrhu je správná a že většinově, aspoň tak jak jste se vyjádřili, tento původní návrh, to znamená pozastavování řidičských oprávnění pro rodiče zletilých dětí, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání, podpoříte. Za to vám děkuji.

V tom případě ho žádám, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, hlasovací procedura i její návrh je poměrně jednoduchý. Vzhledem k tomu, že v rozpravě, pokud se nemýlím, nepadly legislativně technické úpravy, budeme nejprve hlasovat o návrzích A společně jedním hlasováním, což jsou návrhy ústavněprávního výboru. Potom o návrhu B, což je návrh kolegy poslance Marka Černocha na zavedení tzv. teritoriality exekutorů. A na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Děkuji. Já nechám proceduru schválit v hlasování číslo 298. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Můžeme tedy začít návrhem A. Pane zpravodaji? Děkuji za slovo. Budeme hlasovat o návrhu A společně jedním hlasováním. Dodávám, že jde o návrh ústavněprávního výboru, který legislativně technicky zpřesňuje původní návrh a samozřejmě zreálňuje účinnost, protože jak padlo, ten návrh byl předložen již před více než třemi lety. Garanční výbor doporučuje. Tak, děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.